A osobně bych k tomu rád dodal, že hlavní selhání nebylo v tom, že byl přijat nějaký zákon, ale a bylo to tady poměrně pěkně popsáno změnily se ceny a dlouhou dobu nebylo reagováno.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Přeji vám pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Adam a po něm pan poslanec Pilný. Máte slovo, pane poslanče. Ještě jednou dobrý den. Musím zareagovat na slova předřečníka.

Platí to pouze ve dvou státech. Není kam spěchat. Nikdo na nás netlačí, sankce nám nehrozí.

Ta je českému právu nadřazena. Pan ministr nás vyzývá, abychom věřili argumentům Ministerstva průmyslu a obchodu.

Těch mýlek v historii Ministerstva průmyslu a obchodu již bylo tolik, že nám musí blikat veškeré varovné kontrolky, a proto děláme tuto opoziční práci zde tak svědomitě. Chceme podporovat český průmysl, ale chceme ho podporovat za cenu risku, protože jsme přesvědčeni o tom, že musíme prohnat tento zákon. Já jsem včera řekl: Vyřešme to nařízením vlády, zadotujme český průmysl. Bude to fungovat a bude to bez rizika. Chceme podporovat český průmysl, a neřešíme překompenzaci a neřešíme ani podkompenzaci solárních elektráren. Pojďme systém narovnat. Má o to někdo zájem? Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Pilného. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil krátce se vyjádřit k práci hospodářského výboru. Hospodářský výbor projednal naprosto profesionálně všechny pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Byli tam dva zástupci ERÚ, kteří nic neřekli. Byli tam také zástupci Úsvitu, kteří měli k dispozici stejné podklady, jako mají dnes, a nevyjadřovali se. K tomu kontroverznímu bodu, který se týká potenciálního dělení solárních elektráren nebo panelů, bych chtěl říct, že hospodářský výbor zamítl zvýšení limitu právě proto, aby nedocházelo ke spekulacím. K té věci se určitě ještě vrátíme, abychom vyvrátili veškeré pochybnosti, že by takové spekulace mohly nastat. Na druhou stranu upozorňuji, že princip toho, že by se energie měla spotřebovávat tam, kde se vyrábí, je naprosto v pořádku. Kdybychom ho důsledně uplatňovali a důsledněji uplatňovali, nemuseli bychom vystěhovávat obyvatele Horního Jiřetína. Takže tato cesta je naprosto správná. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Eviduji další faktickou poznámku pana poslance Adama. Máte slovo. Děkuji a opět zareaguji na slova předřečníka, kterého si opravdu nesmírně vážím. Jak říkám, částečně souhlasím s tím jednání hospodářského výboru bylo profesionální, nicméně pojďme si to podat v číslech: 189 pozměňovacích návrhů, z nichž více než polovina byla od poslance vládní koalice, bylo projednáno za dvě a čtvrt hodiny. Já si myslím, že to hovoří za vše.

Já vám děkuji. Nyní neeviduji nikoho s faktickou poznámkou, přistoupíme tedy k řádné rozpravě. Paní poslankyně Jana Hnyková nyní vystoupí se svým příspěvkem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Než začnete se svým příspěvkem, tak požádám kolegyně a kolegyně, aby v případě, že mají něco důležitého k řešení, šli do předsálí, aby se zde snížila hladina hluku. Děkuji vám. Můžete pokračovat. Já vám také děkuji, pane předsedající.

Důvěra v odborníka, který se navíc často vydává za státního úředníka, obvykle za zaměstnance Energetického regulačního úřadu, Státní energetické inspekce nebo České obchodní inspekce nebo za pracovníka zavedené, renomované společnosti, ale přesvědčí i mladší lidi, kteří mají dojem, že mají o energetickém trhu a svých právech přehled, a to bez ohledu na to, jaký mají přístup k informacím. S ohledem na nutnost vizuální kontroly stávajících smluv a jejich přepisování ať již z důvodu aktualizace, či neoprávněné manipulace s nimi tak může v budoucnu docházet k podepsání smluv na dodávku energie a související služby pro stejné časové období u více dodavatelů zároveň, jak se nyní děje, naštěstí jen nahodile.

Já vám děkuji, kolegyně a kolegové, že to budete respektovat.